Také děkuji.

Velmi si vážím našich polních nemocnic, s nimi mám osobní zkušenost. Jsem rád, že se podařilo nezrušit takovou investici, jako je Těchonín, ač se o tom uvažovalo. Vážím si chemiků.

Já jsem rád, že jsme je nedokázali utratit, když bychom to nedokázali smysluplně. Děkuji. Prosím opět pana poslance Černého.

Neustále se bavíme o penězích. Dovolte mi jednu otázku. Proč vůbec chceme vydávat jakékoliv peníze na zajištění obrany?

Je to koncepční záležitost, musíme myslet dopředu. Takže máme obavu z toho, co by mohlo přijít.

A v tu chvíli se začnete zabývat tím, jak to tedy udělat, abych přesvědčil minimálně těch 200 nebo 100 poslanců, kteří by měli zvednout ruku pro rozpočet, že do resortu armády je třeba nalít zatím jsme tam dávali ubohých 40 miliard v minulých letech, 42, 43, teď se to trochu zvedlo, takže se motáme po těch vratkách kolem 50 miliard reálně.

Nyní tu mám s faktickou paní poslankyni Černochovou. Já bych chtěla reagovat na pana kolegu poslance Maška vaším prostřednictvím. Pokud mu je jedno, že zůstalo v rozpočtu skoro 5 miliard za minulý rok, tak proč ten rozpočet tady schvalujeme? Mimochodem, nebylo to poprvé, co tam zůstala takováhle částka.

Přijde vám to normální, kolegové, že si tady z rozpočtu děláme trhací kalendář?

Upozorňovala jsem na to na výboru pro obranu, ať ještě pozměňovacími návrhy někdo ten návrh změní, že nemůžete tvrdit, že chcete více vojáků někam vysílat, a zároveň finančních prostředků dávat méně. Takže skutečně bych položila otázku prostřednictvím pana místopředsedy panu Maškovi, k čemu tedy děláte vůbec nějaké vládní prohlášení, ve kterém ta 2 % máte, když je druhým dechem zpochybňujete.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Pochopitelně proto, že nás někdo ohrožuje. S tím ohrožením je to ale pochopitelně složitější. Král Kazisvět to není, takže začneme hledat důvody. Páni předřečníci se o tom zmiňovali hojně, takže se teď rozhodně neodchýlím od faktické poznámky, když se pokusím nad těmi hrozbami trochu zamyslet. Ať přemýšlím jak přemýšlím, tak ho mezi okolními státy ať už Evropské unie, nebo těsně za hranicemi prostě nevidím. Vím, že existuje potenciální hrozba Ruskem. V této souvislosti mi dovolte ještě jeden fakt.

To jsme nevymysleli my tady v Evropě, ale naši čínští předchůdci mluvili už v šestém století o hybridní válce a velmi dobře už tehdy věděli, o čem mluví. Taková hybridní válka, to je vám docela zajímavá věc. Bez ní se v dnešní bezpečnostní strategii neobejdeme, ale to až příště. Také děkuji.